Máme tedy ihned první hlasování a je to návrh na zamítnutí. Přistoupíme k hlasování.

Kdo je pro zamítnutí?

Návrh na zamítnutí byl zamítnut. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

A stanovisko nám bude sdělovat i paní ministryně. Děkuji vám, vážený pane předsedající.

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 898/2 v následujícím pořadí: Návrh na zamítnutí zákona jsme již hlasovali.

Za třetí pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanovisko výboru; Za čtvrté pověřuje předsedkyni výboru, aby předložilo toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Stanovisko ministryně?

V hlasování pořadové číslo 316 přihlášeno 99 poslanců, pro 24, proti žádný. Návrh byl zamítnut.

Výbor nepřijal žádné stanovisko. Stanovisko ministryně?

Jestli mám správně poznamenáno, tak jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích? Ano, pane předsedající. O všech návrzích bylo tedy hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.